Tak se koneckonců vysvětlovaly všechny předchozí kroky v souvislosti s přípravou oné akce.

Zda máme opravdu šanci získat čtvrtého operátora, tak jak všichni avizovali a tak jak v to všichni doufají. Děkuji za dotaz.

To principiálně a to už bych souhlasil méně neznamená, že tady bude pouze čtvrtý operátor.

Problém byl v tom, že jsme se neshodli ale my jsme byli pouze konzultačním místem na tom, jakým způsobem tu aukci připravit. Několikrát jsme upozorňovali, že není atraktivně připravená, několikrát jsme upozorňovali na to, že to může být pouze pro jednoho zájemce, který opakovaně projevoval svůj zájem.

A v tu chvíli vědomi si informací, které jsme měli z bezpečnostních složek, že tam došlo k celé řadě nesystémových kroků, které by mohly ohrozit důvěryhodnost celé aukce, v tuto chvíli jsme nemohli činit jinak, než že jsme navrhli to, aby se aukce přestrukturovala, přepracovala. Principiálně nešlo o předsedu, šlo o to udělat aukci nově, možná trošku jinak ve smyslu toho, aby se prostě ty podmínky přenastavily pro, řekněme, i jiné účastníky než ty, kteří projevili zájem v danou chvíli, a během několika měsíců připravit vlastně aukci novou tak, aby se splnilo to, co jsme chtěli. Co se týká pana předsedy Nováka, já jsem několikrát řekl, že je to člověk, který je odborně zdatný, nicméně člověk, který manažersky nezvládl svoji práci.

Jednotlivé fáze toho aukčního řízení ovšem byly veřejně přístupné, bylo možné sledovat i na internetových stránkách ČTÚ, jak se ta práce vyvíjí, bylo to připomínkováno veřejně. Vy jste zmínil, že jste tam odhalil nesystémové kroky, cituji doslova. Chci se zeptat, jaké nesystémové kroky jste tam konkrétně odhalil, o co se mělo jednat. Chci se zeptat dále na to, jak se tedy bude měnit podoba těch podmínek aukčního řízení, zda například nedojde k tomu, že bude vypuštěna ona povinnost poskytování roamingových služeb těch stávajících operátorů, kteří se tomu přirozeně bránili, ale může to významně podvazovat vůbec možnost, aby sem kdokoliv další vstoupil, ať už bude jeden, budou dva, budou menší, nebo větší. Jak prosím odpovíte na tyto připomínky a otázky?

To nebylo akceptováno, ale my jsme do určité míry respektovali ten odborný názor.

To znamená, nám nevadí přístup ČTÚ.

Jsou to zprávy, které byly důležité, jsou to zprávy, které jasně ukazovaly to, že tam dochází k celé řadě nesystémových kroků. Byly to zprávy, které nás varovaly před celou řadou věcí. Některé jsme mohli sdělit, ale některé jsme nemohli sdělit, pouze je můžeme maximálně naznačit, ale musíme s nimi pracovat. Nic z toho nebylo bráno na zřetel.

Navíc, my jsme nezrušili ten tendr.